Nejlepší odpad, který je, je odpad, který nevznikne. A souvisí to s tím, o čem jsme se bavili včera, to znamená obaly. Já bych rád prostřednictvím pana předsedajícího poprosil pana ministra, abychom se tím začali opravdu zabývat, protože třeba tento kelímek, kde jsem si natočil před chvilkou kávu, kdyby stál pět korun, tak si to rozmyslím, jestli příště půjdu do automatu a za mých pět korun budu chtít další kelímek, který skončí na skládce.

Ale to by tady nemohla být ta obrovská lobby, pro kterou je samozřejmě lepší, čím víc odpadu bude, tím bude více peněz do jejich kapes. To znamená, že nevznikneli obal, nebude odpad, nebude co třídit, nemusíme spalovat, nemusíme skládkovat.

Ano, děkuji. Dámy a pánové, já se pokusím zareagovat na to, co tady padlo.

Omlouvám se. Ale já jsem tady chtěl zareagovat na ctěného kolegu pana poslance Dolínka.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ještě dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje nově upravenou třídicí slevu v jednotlivých letech.

Návrh může tedy vést k tomu, že obce budou ve finále spíše rezignovat na potřebu vysokého stupně třídění a produkovat větší množství směsných odpadů.

V reakci na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru, která zasáhla i odpadové odvětví, konkrétně nakládání s komunálními odpady, navrhujeme tedy posunutí výpočtu třídicí slevy až ve vztahu k poplatkovému období roku 2023.

Naše obce podporují evropské cíle. Jsou pro postupné omezení skládkování, jak stanoví Evropská unie, jsou pro třídění odpadu a chtějí splnit závazné recyklační cíle. Dejme jim tedy k tomu ty správné podmínky. A druhá věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je pozměňovací návrh, který předkládá pan kolega Zahradník a je označen pod písmenem A15.

Rovněž tak za odpady podle předchozího odstavce provozovatel skládky nevytváří finanční rezervu. Jedná se tedy o zpřesnění rozsahu poplatkové povinnosti.

Pravidlo obsažené v pozměňovacím návrhu představuje takzvanou pravou retroaktivitu, to je situaci, kdy účinky nové právní úpravy nepůsobí jen do budoucna, ale též zpětně. Rovněž tak to vysvětluje i nález Ústavního soudu pod č. 53/10, body 145 a 147.

Nic rovněž nenasvědčuje tomu, že by poplatková povinnost podle § 45 zákona o odpadech a její dosavadní výklad byly protiústavní a rozhodně takovou protiústavnost Ústavní soud nekonstatoval. Zvlášť závažným zásahem do principu právní jistoty a důvěry v právo a nabytých práv by bylo, kdyby obce musely na základě retroaktivního zákona vybrané poplatky vracet. Považujeme tedy proto tento pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o odpadech za protiústavní, odporující článku 1 odst. 1 Ústavy, který zakotvuje zákaz pravé retroaktivity jako jednu z náležitostí demokratického právního státu. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Krutákové. Máte slovo.